Předloženou zprávu projednal volební výbor a usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 806/1. Prosím zpravodaje poslance Martina Komárka, kterého zastoupí pan poslanec Berkovec, aby nás seznámil s jednáním výboru, informoval nás a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám příjemné dopoledne.

Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o projednání sněmovního tisku 806 volebním výborem. Já vám děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neeviduji. V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Pane zpravodaji? Chcete závěrečné slovo? Jen velmi krátce. Děkuji, pane předsedající. My jsme to projednali opravdu velmi pečlivě, jednohlasně bylo schváleno toto usnesení a pan předseda volebního výboru Martin Komárek, který byl zpravodajem, konstatoval, že byly naplněny všechny formální i obsahové náležitosti této zprávy. Já vám děkuji. A nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Požádám vás, abyste v podrobné rozpravě načetl, pane zpravodaji, návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Je to ten bod 1 doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení.